Ale stala se bohužel nešťastná věc. Pravděpodobně nějakou mylnou interpretací agentury Reuters zazněl hlas, že tato země tyto závazky neuznává, nebo že její občané tyto závazky neuznávají. Já si myslím, že v tuto chvíli návrh toho, že jednoznačně deklarujeme, že tyto závazky platí, je velmi, velmi důležitý. Pojem... V češtině pojem dočasně totiž od okupace sovětskými vojsky se ztotožňuje se slovy trvale. Myslím si, že jakékoliv zpochybňování této věci a hraní si s tímto slovíčkem je velmi, velmi nebezpečné. Byl bych velmi rád a prosím o to, abychom hlasováním deklarovali to, že všechno to, k čemu jsme se zavázali, stále platí. Že ta věta, která zazněla v mediální zkratce novinářské, není platná, a že Poslanecká sněmovna a my všichni se na to díváme tak, jak ta smlouva byla uzavřena. Děkuji. Děkuji za slovo a chci připomenout panu kolegovi poslanci Seďovi a nám všem ostatním, že minimálně jednou ročně projednáme zákon o státním rozpočtu, který sice připravuje vláda, ale každý z poslanců může vznášet pozměňující návrhy a navrhovat případné zvýšení výdajů, například na obranu či rozpočet Ministerstva obrany. A sám pan poslanec a ostatní si mohou přečíst ve stenozáznamech, kolik návrhů v době, kdy byla u moci například Občanská demokratická strana v koaličních vládách, kolik návrhů na zvýšení výdajů na Ministerstvo obrany zaznělo od pana poslance Sedi či jiných jeho kolegů z České strany sociálně demokratické. Já jsem tady byl u projednávání čtyř státních rozpočtů, pro tři jsem hlasoval, proti jednomu jsem hlasoval.

Já jsem hlasoval pro, nevím, jak hlasovali ostatní poslanci, nicméně byla nás menšina.

To jsme si nechali u rozpočtu. Tak to jenom proto, abychom věděli, kdo přesně, která vláda předkládala který rozpočet a kdo pro něj hlasoval. Není to ovšem zříkání se odpovědnosti těch rozpočtů, které jsem třeba já osobně podpořil, k tomu se samozřejmě hlásím a tu odpovědnost samozřejmě přijímám. Fakticky pan poslanec Seďa. Děkuji, pane předsedo. Já odpovím panu kolegovi Stanjurovi vaším prostřednictvím. První věc je, že já jsem dlouholetý zpravodaj kapitoly 307 ve výboru pro obranu.

Vždycky jsem dostal kladnou odpověď, přestože doplňující bylo, je to velmi těžké. To je první věc. Druhá věc. Já jsem reagoval jenom na to, že včerejší diskuse se nesla takovým tím stylem, že všechno je špatně a že se nechceme hlásit ke své zodpovědnosti. Co se týká návrhů, které padly na plénu Sněmovny, víme dobře, jak funguje projednávání rozpočtu na plénu Sněmovny. Kdo tady je delší dobu, tak ví, že co si vládní koalice neodsouhlasí, to také neprojde. A třetí poznámka. Já jsem tady mluvil o tom, že rok 2013, to znamená kapitola Ministerstva obrany nebyla dočerpána. To znamená, proto navyšování rozpočtu je špatné, řekněme, z toho krátkodobého hlediska, nicméně z dlouhodobého hlediska, z hlediska stability rozpočtu kapitoly 307, je nejenom potřebné, ale i nutné. Děkuji za pozornost.

Zeptám se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud ne, obecnou rozpravu končím. V podrobné rozpravě, kterou teď otevřu, prosím, aby se jednotliví navrhovatelé usnesení, asi stačí, přihlásili ke svým návrhům, protože ty návrhy budou rozdány písemně. Takže nejprve pan ministr, potom pan zpravodaj, a potom pan poslanec Ženíšek. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si ještě jednou se v krátkosti vrátit k tomu, co vlastně bylo na počátku.

A to, že to vzbudilo takovou živou a časově náročnou reakci, domnívám se, že je vzkaz některým zástupcům médií, aby se tak do budoucna chovali znova.

Já jsem totiž nemluvil o svém názoru. Já jsem nemluvil o názoru vlády České republiky. Já jsem nemluvil o názoru politické reprezentace. Já jsem jenom na otázku, a to si dovolím zopakovat, jak asi by reagovala Česká republika na žádost o stálé stálé rozmístění vojenských jednotek na svém území, řekl, že bohužel v oblasti řekněme emotivní a nikoli racionální pro jistou část populace je to citlivé téma. Tak to ať chceme, nebo nechceme, prostě je. Je otázka, jestli jsem na tu větu měl říct raději no comment, ale to se mi zdá poněkud zbabělé.

Různé průzkumy i sociologické studie nás o tom přesvědčí, že tomu tak je.

A my všichni, kterým nám jde o efektivní alianční spolupráci, bychom měli, a já na prvním místě, dělat maximum pro to, abychom věcně a trpělivě vysvětlovali a obhajovali nutnost i takových kroků, jako je případné rozmístění. My řešíme otázku, která není aktuální. My se naopak musíme, a to děláme aktivně, přihlásit k tomu, abychom podpořili naše alianční partnery, především ty, kteří mají přímou hranici s Ukrajinou nebo s Ruskou federací. Domnívám se, že v textu, který jsem tady ráno přečetl, to ujištění je. Není, řekněme, explicitní, a proto některým z vás tam ta doslovnost může scházet, ale pokud mluvíme o tom, že Česká republika je plně připravena plnit veškeré závazky, tak to jsou všechny závazky.